Při rozhovorech s ostatními poslanci je zřejmé, že bude potřeba upravit některé parametry této novely formou pozměňovacích návrhů.

Každopádně doporučuji jako zpravodaj klubu hnutí ANO propustit tento tisk do druhého čtení do výborů k dalšímu projednání. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji. Děkuji za slovo.

Nyní tu máme návrh pražských zastupitelů, aby průvodci opět spadali do živností vázaných.

Tyto argumenty na první poslech mohou znít logicky, ale při pečlivějším prozkoumání navrhovaných změn musím konstatovat, že nejde o zcela dobrý návrh. Položím si několik otázek.

Tyto průvodce můžeme potkat i tady kolem Sněmovny. Je pro nás zásadnější volný trh a maximální umožnění podnikání každému bez překážek, nebo odkaz kultury a obrazu ve světě? Existují ještě i jiné, chcemeli, kompromisnější cesty, jak problém řešit? O tom, jak problematický a kontroverzní je tento návrh, svědčí i postoj vlády. Návrh sice podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj, ale Ministerstvo kultury se k němu postavilo neutrálně. A přesto Legislativní rada vlády navrhla kabinetu zaujmout k nové úpravě neutrální stanovisko.

Vycházelo se tehdy ze zrušení zbytečných regulací. Jednoduše řečeno cílem bylo to, aby se regulovaly jen ty činnosti, kde je důležitý veřejný zájem, kde může jít například o zdraví lidí a tak dále. Konkrétní výhrady ostatně konstatovala i Legislativní rada vlády. Podle této legislativy tu musí být pro navrhované omezení naléhavý obecný zájem, což je v tomto případě sporné. U požadavku na odbornou způsobilost se neklade zřetel na uznání kvalifikace získané v jiném členském státě Evropské unie.

Přiznávám nicméně, že otázka regulace, a tedy zda má být průvodcovství volnou, či vázanou činností, není jednoduchá.

Já také děkuji. Prosím pana poslance Nachera, který je přihlášen do rozpravy jako další. Máte slovo, pane poslanče.

Ano, je to tak. Ale i Poslanecká sněmovna, jak vidíte, sídlí v Praze.

V tomto případě bych připomněl, abyste pochopili kontext toho, co tady řešíme, tři další věci. Problém se směnárnami jsme řešili zákonem o směnárnách.